A pokud jde o přísedící, já jsem naopak přísedící zachránila, protože když jsem přišla na ministerstvo, tak tam byl návrh, kde byli úplně odbouráni.

A pokud jde o jejich další, finanční, samozřejmě jsou podhodnoceni, ale v tomto rozpočtu se nenašly peníze, budeme o to usilovat v tom dalším, který bude letos dělán, a paní ministryně financí s tím počítá.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já rozumím, že tady to je tribuna a že zastávat se soudců není úplně populární.

My to děláme kvůli účastníkům řízení.

To je jedna věc. Co se týče přísedících, tak netvařme se taky tady prosím, že to, že tam budou nějací dva lidé, kteří nejsou profesionální soudci, že to povede k rozhodnutí, které bude spravedlivější a které bude přesvědčivější. To rozhodně není pravda.